Já poprosím o klid ve Sněmovně...

Poprosím pana ministra, aby se případně posadil na místo, aby kolega Kalousek mohl pokračovat. Prosím, pane kolego, máte slovo.